Takže se dneska dostáváme k tomu, že pokračujeme v praxi, že tady něco děláme, průmyslu, dopravě nepomůžeme, až na dvě tři výjimky, ale ty nejsou tím podstatným.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Pouze pro pořádek říkám, že zatím je návrh dán k projednání pouze výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji, pane předsedající. Navrhuji, aby byl projednáván také ve výboru hospodářském. Dále bych vás chtěl požádat o zkrácení lhůty o 20 dnů na 40 dnů.

Já vám děkuji. Jako další pan poslanec Hovorka. Po něm mám přihlášeného do rozpravy pana poslance Volného . Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom požádat, aby předmětem projednávání ve Sněmovně, ale i ve výborech nebylo jenom to meritum, co je obsaženo v návrhu zákona, ale abychom se velmi závažně zabývali i tím, na co upozorňují soutěžitelé a na co upozorňují zadavatelé veřejných zakázek. A to je komplikovanost tohoto zákona, zdlouhavost výběrových řízení a je to také velmi nerovné postavení při plnění zakázky ve vztahu zadavatel vlastní dodavatel a subdodavatel. To znamená aplikace stejných podmínek i pro subdodavatele těchto veřejných zakázek. Je to jakási implementace toho, co je dneska v německé právní úpravě. Je to implementace důvěryhodnosti soutěžitele. Je to požadavek na důvěryhodnost a také požadavek na to, aby nebyla jediným kritériem pouze cena, ale i hospodárnost veřejné zakázky, a je to požadavek ze strany zadavatelů, aby bylo možné pořádat dvoustupňové řízení, aby se nejdříve soutěžila kvalita, a potom se soutěžila cena. Děkuji za pozornost. Děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Máte slovo. To, že se zadavatelé bojí vypisovat zakázky, je realita. Ale je to mýtus.

Je velmi důležité, jestli zakázka vůbec bude, nebo nebude. To je taky velmi důležité.

A to když se nám povede v nějaké diskusi dát, tak si myslím, že zlepšíme možnosti výběru pro zadavatele. Někdy je to velmi složité. Musíte vybrat firmu, se kterou nemáte dobré zkušenosti, protože zadávací podmínky vám jinou možnost ani nedávají. Já vám děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, budu se snažit být spíš Pilný než Volný, takže se budu držet faktů a také nebudu vzývat jako mí předřečníci, Krista ani jiné církevní hodnostáře. Co je v takzvané poněkud zpackané nebo nedostatečné novele zásadní?

Dále tam je, že je možné zadávat veřejnou zakázku, i když je jeden zadavatel za určitých podmínek. Byla tady zmíněna kritéria veřejné zakázky. Samozřejmě půjdeme asi dále, protože evropská směrnice, která byla přijata v Bruselu, již připouští dokonce veřejnou zakázku na řešení nějakého problému, nejenom na jeho konkrétní realizaci.

Upravují se také věci, které se týkají oponentního řízení, které by nesmírně zkomplikovalo celý proces zadávání a postupu procesu veřejných zakázek. Samozřejmě tady máme pořád otázku víceprací, překročení nějakého limitu, který tady je. O tom můžeme samozřejmě jednat. Ale to opravdu není otázka tohoto zákona.

A je otázka, jestli mohla být připravena dříve, nebo později, ale rozhodně bych doporučoval tuto novelu co nejdříve přijmout, protože není kosmetickou úpravou, je zásadním průlomem v adresování velkých problémů v zadávání veřejných zakázek. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy, ani faktickou poznámku, tedy obecnou rozpravu končím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan zpravodaj ještě navrhl hospodářský výbor. Táži se, zda máte někdo návrh na doplnění pro další výbory? Neeviduji. V tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Přítomných poslanců je 127, pro tento návrh bylo 119 poslanců.